117. Návrh na volbu členů Dozorčí komise Národní sportovní agentury

Je to první volba, první kolo a je to novela nedávná, takže nebudu tady zdržovat znovu opakováním. 5 členů té nově vznikající Dozorčí komise volí Sněmovna a odvolává, 5 členů volí a odvolává Senát.

I zde zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou, a pokud členové dnes budou zvoleni, tak jim čtyřleté funkční období započíná dnem volby. I zde, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy a pak o hlasování, o návrhu na tajnou volbu. Vidím zde jednu přihlášku.

Děkuji. Děkuji, já tu rezignaci beru na vědomí.

Proti?

Výsledek: přijato. Ještě tedy před přerušením 65. schůze ještě tedy tímto přerušuji tento bod pro tajnou volbu.